To není o tomto návrhu.

Takže jeden, nebo druhý systém. A to opravdu není tak, že si to můžeme schválit z jedné vody načisto.

Takhle to přeci opravdu není. Tak ještě pan předseda Stanjura má prostor vystoupit. Je padesát devět, ale budu vás muset pak přerušit. Pane předsedo, omlouvám se. Proto jsem také zopakoval ty s přednostním právem. Takže já přerušuji schůzi.